Ústní interpelace které jsou určené panu předsedovi vlády České republiky, respektive vládě České republiky a ostatním členům vlády.

Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány na lavice. Upozorňuji všechny poslance a interpelované členy vlády, že pokud budou vyčerpány interpelace na předsedu vlády Petra Fialu, bude ihned zahájen blok interpelací na ostatní členy vlády.

Tím by bylo učiněno zadost formalitám a já mohu předat slovo panu poslanci Vladimíru Zlínskému, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl svou ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Petra Fialu. Připraví se jako následující pan poslanec Tomio Okamura. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo.

Europoslanci a europoslankyně vyzvali zbývajících šest zemí, které zatím smlouvu neratifikovaly, mezi něž patří Česká republika, aby tak neprodleně učinily.

Nedovedu si představit, jak takto psychologicky kastrovaní muži budou přitažliví pro ženy a budou jim oporou při zajištění stability rodiny jako pevného základu naší společnosti. Nelze vyloučit, že dojde v brzké době k projednání této úmluvy na půdě vlády a Parlamentu České republiky. Z toho důvodu by mne, pane premiére, zajímal váš názor na tuto problematiku s konečným vyzněním, zda jste jako premiér České republiky pro, nebo proti a proč.

Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás všechny u dnešních interpelací. Děkuji za otázku k Istanbulské smlouvě, což je téma, které rozděluje názorově řadu lidí, ať už jsou v politice, nebo ve veřejném prostoru, nejenom v České republice.

Přesný název je Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí.

Ale znovu říkám, výhrady jsou k formě, jazyku a tónu.

Ptáte se mě na můj osobní názor, ale ten není tak důležitý jako to, jestli dospějeme v Poslanecké sněmovně a v Senátu, vůbec v České republice k nějakému výsledku a k nějaké shodě.

To je podle mě nejsprávnější postup. Děkuji.